Pan ministr.

Pokud je to problém, nebudu chodit na žádné akce a ty peníze, které tam byly, vrátím. To byla odpověď na doplňující otázku. Prosím, vaše dvě minuty.

Jestliže ne, kdy bude toto zařízení uvedeno do ostrého provozu a zda je připraveno na zahájení čerpání evropských dotací. Děkuji. Paní ministryně má pět minut na reakci. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tento dotaz. Monitorovací systém v současné době je připraven na ostrý provoz a pro zadávání výzev ze strany řídicích orgánů.

Čili v tuto chvíli za Ministerstvo pro místní rozvoj monitorovací systém je opravdu připraven na spuštění do ostrého provozu.

To znamená, že i monitorovací systém spojil ty systémy do jednoho vyjma pro zemědělský fond, jinak všechny operační programy včetně operačního programu MPO a Ministerstva životního prostředí, která doteď měla své systémy, bude vlastně pod jedním systémem.

Co se týká policejního vyšetřování, tak já samozřejmě nemohu sdělovat veškeré detaily, jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj nemohu mařit policejní vyšetřování, nicméně toto vyšetřování by samozřejmě nemělo ohrozit spuštění toho systému, uvedení do provozu. Nicméně ta otázka se týká i auditní zprávy, kterou jsme obdrželi, a minulou středu Ministerstvo pro místní rozvoj reagovalo auditnímu orgánu na tuto zprávu.

To jsou již lidé, kteří mohou sami školit ostatní lidi k tomu systému.

To opravdu mohu garantovat. Samozřejmě otázkou je, až se tam naplní data, jakým způsobem to bude fungovat. I já děkuji. Další vylosovanou v pořadí je paní poslankyně Pecková. Bude interpelovat pana ministra zemědělství Jurečku. Dalším vylosovaným je pan poslanec Zahradníček, který chce interpelovat pana ministra Stropnického, který také bohužel není přítomen. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Na stránkách Ministerstva obrany byl zveřejněn seznam spolků a sdružení, kterým jste udělili dotaci v letošním roce. Bohužel, Český svaz bojovníků za svobodu neobdržel od Ministerstva obrany na dotacích ani korunu.

I já děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Adamec, který bude interpelovat pana ministra dopravy Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Mluvím o tom, protože bych chtěl od vás slyšet, jak se to připravuje.

Děkuji za odpověď.